Zákonem bude stanovena maximální částka podpory ve výši jednonásobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku.

Do rozpravy je první s přednostním právem přihlášen pan předseda Miroslav Kalousek.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Co akceptovat nemůžu, proč nám to sem předkládáte v takové podobě, s příslušným veřejným komentářem pana předsedy vlády. Pan předseda vlády se včera vyjádřil do sdělovacích prostředků, že tento návrh se nám tedy nepovedl.

Tak to je inovace, která je tu poprvé, myslím od roku 1990. No tak když jste sami přesvědčeni, že se vám to nepovedlo, tak proč nám to sem proboha dáváte? Tak si to vezměte zpátky, rychle to předělejte, abyste byli přesvědčení, že se vám to povedlo, a pak o tom povedeme seriózní diskuzi.

Kdybyste nám to laskavě v tom Senátu opravili. No, tohle nám ta vláda říká!

Předělejte to velmi rychle.